Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, nedávno našimi médii proběhla zpráva nebo informace, že pana ministra Antonína Prachaře kritizoval i pan premiér Bohuslav Sobotka. My se ale nehodláme pouštět do bezhlavého pranýřování pana ministra. Nás zajímají fakta a ne vaše politické hry, vážení kolegové. Proto tímto prosím pana ministra, aby nás všechny zde přítomné s těmito fakty seznámil. Vážený pane ministře, mám na vás několik otázek.

Kdo podle vašeho mínění nese osobní odpovědnost před občany za personální nestabilitu nejenom na celorepublikovém ředitelství, ale také krajských ředitelstvích? Za druhé. Podle vašich slov, pane ministře, při stavbě silnic a dálnic neustále přetrvávají pochybení v zadávání podlimitních zakázek. Kdy a kdo to vyřeší a kdo nese osobní zodpovědnost za dosavadní stav věci? Za třetí. V nejvýznamnějším indexu konkurenceschopnosti vedeném prestižním Světovým ekonomickým fórem v Davosu je naše dálniční a silniční infrastruktura hodnocena až jako 81. na světě.

Tak tristní hodnocení předčilo dokonce i celkový propad České republiky v tomto žebříčku konkurenceschopnosti z někdejší 29. na dnešní 37. místo. Opět se vás tedy ptám: Kdo nese osobní odpovědnost za dosavadní stav věcí? Za čtvrté. Ministerstvo dopravy plánuje zahájit do roku 2016 dopravní stavby za 233 mld. korun.

Studie, kterou tam máte, je z poloviny roku 2011 a nevypovídá o cenách našich dálnic nikterak lichotivě.

Proto se ptám: Kde jsou čísla za poslední roky a jaký je prosím současný trend a co s tím hodláte dělat?

My víme, jakou paseku za sebou na tomto ministerstvu zanechaly předchozí vlády. My víme, jak je těžké cokoliv reálně změnit, když vaše okolí, možná náměstci, možná jiní ministerští úředníci, možná dokonce někteří vládní kolegové, když toto vaše okolí nechce změnit na dosavadním stavu vůbec nic. Nicméně my jako poslanci a my jako veřejnost vám nemůžeme nijak pomoct, pokud nám po necelém roce ve funkci neřeknete, co se tam na ministerstvu vlastně děje a kdo za tento stav nese zodpovědnost a popřípadě kdo vám brání, abyste na tom cokoliv změnil. I já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Schwarze. Dobré odpoledne, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Mně se ani tak nechce mluvit. Kdybych mohl neznám to tak dobře , radši bych dal prostor panu ministrovi, protože jsem slyšel od rána a teď od kolegy Fialy konkrétní věc a myslím si, že pan ministr by měl teď dostat slovo místo mě, aby přesně reagoval. Protože to byl projev takový, který jsem očekával. Myslel jsem si, že je po volbách, takže bude klid, ale klid nevidím, takže jenom řeknu, co mě mrzí. Kolega Fiala zmínil, že to není jenom kritika pana ministra.

Takže v tom měl pravdu.

Taky velice zajímavé. Pak tady kolega Stanjura zmínil velice zajímavou věc, pro mě úsměvnou, že už vyšetřovací komise, když dneska neschválíme program, tak už ví, že bude chtít iniciovat pracovní skupinu, tak já bych se ho pak prostřednictvím paní místopředsedkyně zeptal on tu není proč pracovní skupinu? Je ministr, ať mu nekritizuje personální změny, ať ho nechá prostě pracovat! Nemusíme mít pracovní skupinu a zase honorovat některé lidi v pracovní skupině. Mrzí mě, že tady nikdo neřekl z těchto lidí, co tu i sedí a jsou tady napsaní, že Prachař jako jediný po pomalu 25 letech začal na svém ministerstvu dělat tzv. jednotné řízení.

A já bych závěrem, abych už nezdržoval, chtěl jenom říct: Prosím vás, Prachař to nedělá pro sebe a pro voliče ANO. Protože vůbec nedostal čas, aby něco ukázal. A zapomněli jsme opravdu zmínit a zopakuji: jednotné řízení, které rozjel, výkupy, které rozjel.

Strašně dlouho to trvalo. A závěrem perličku. Víte, pan kolega Stanjura, prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl, že se ti lidé bojí, že je někdo zavře. Já jsem taky patřil mezi ty, kteří jsme stále dostávali oznámení na Ředitelství silnic a dálnic. A když tady řekl pravdu, že se bojí, že je někdo zavře, tak asi to tam není tak košer. Ale to jsou lidi, kteří tam všichni byli. A když je začne měnit, aby se to rozjelo, k obrazu svému toho ministra, tak se všichni diví. To je všechno, děkuju.

A nyní dovolte, abych přečetla pár omluv. Prosím, aby se připravil.